Pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: kandidát Jiří Dohnal odevzdáno 90 hlasů, kandidát Oldřich Šesták odevzdány 3 hlasy, kandidát Ondřej Zicha odevzdáno 60 hlasů.